Takže dobré ráno všem.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Petr Adam osobní důvody, Margita Balaštíková pracovní důvody, Jan Bartošek do 12 hodin pracovní důvody, Jan Birke pracovní důvody, Bohdalová Vlasta zahraniční cesta, René Číp zdravotní důvody, Radim Holeček pracovní důvody, Pavel Holík zahraniční cesta, Simeon Karamazov zahraniční cesta, Martin Kolovratník do 11 hodin pracovní důvody, Rom Kostřica pracovní důvody... Radka Maxová do 9.30 osobní důvody, Miroslava Němcová zahraniční cesta, Igor Nykl zdravotní důvody, Pavlína Nytrová do 15 hodin bez udání důvodu, Ladislav Okleštěk zdravotní důvody, Gabriela Pecková zdravotní důvody, Markéta Pekarová Adamová osobní důvody, Lukáš Pleticha do 14.30 pracovní důvody, Ivo Pojezný zdravotní důvody, Anna Putnová zahraniční cesta, Jan Sedláček pracovní důvody, Zdeněk Soukup od 11 do 13 hodin zdravotní důvody, Zbyněk Stanjura osobní důvody, František Vácha pracovní důvody, Kristýna Zelienková zahraniční cesta, Jiří Zemánek pracovní důvody, Jiří Zlatuška pracovní cesta.

Po zahájení jsem evidoval přihlášku s přednostním právem pan předseda klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek. Pane předsedo, máte slovo. Znova poprosím kolegy. Děkuji. Děkuji za slovo. Hezké ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně. Já bych si dovolil poprosit o změnu v programu.

Čili za bod 291. Já vám také děkuji, pane předsedo. Dále se s přihláškou k návrhu na změnu navrženého pořadu přihlásil pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem tady opět.

Chtěl jsem vám jenom připomenout, že máme celkem po včerejšku třináct významných dnů. Z toho více jak polovina, to znamená sedm, je určených druhé světové válce.

Den památky obětí komunistického režimu a 17. listopad Den válečných veteránů. Nikde v těch významných dnech není žádný český významný panovník, panovnice, osoba Je to neohleduplné k řečníkovi, že tady není slyšet v tom sále.

Vzhledem k tomu, že Karel IV. je, jak víte, Otec vlasti, vyhrál anketu největší Čech, a jeho maminka Eliška Přemyslovna je ve všech historických análech uváděna jako matka vlasti. Takže matka vlasti... matka Otce vlasti. Já vám děkuji, pane poslanče. Je to tedy...

Dále se z místa hlásil s návrhem na změnu pořadu pan poslanec Votava. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vznesl návrh na zařazení nového bodu na dnes, a to za pevně zařazený bod č. 9.

Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem.